Naopak. Ale je to složitá problematika, která se nedá šmahem zrušit jedním poslaneckým návrhem podaným ve druhém čtení. Vyžadovalo by si to důkladnou diskuzi se všemi možnými participanty, tak abychom se dostali na úroveň západních zemí, kde tyto praktiky nejsou myslitelné.

Po důkladném zhodnocení obou návrhů jsem přesvědčen, že malé a střední lékárny budou uspokojeny v obou případech do jisté míry. Ne absolutně prosím. Za druhé, pokud bychom přijali poslanecký návrh, tak zvýhodníme distributory.

Mně z toho všeho vychází, že se postavím na stranu senátního návrhu a doporučuji jeho schválení.

Jak vidíte, svým projevem v podstatě jsem do jisté míry popřel svůj podpis a svoji záštitu pod poslaneckým návrhem, který jsem nejdříve obhajoval. Není to vůbec jednoduché.

Děkuji vám za pozornost.

Máte zájem. Dobře, výborně. Než ke mně dojdete, přečtu některé omluvy.

Děkuji, pane předsedající.

Já vám děkuji, pane poslanče.

Jak již tady zaznělo z úst pana ministra, my jsme návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o léčivech a souběžně též zákon o regulaci reklamy, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o státní službě, který postoupila Poslanecká sněmovna Senátu 18. listopadu, organizační výbor Senátu přikázal návrh zákona našemu výboru jako garančnímu výboru a jednání výboru dne 13. prosince se zúčastnili všichni zástupci dotčených složek.

Vzhledem k rozdílnosti stanovisek nebylo možné vyhovět úplně všem připomínkám, a proto jsme dospěli ke kompromisní verzi ve znění již načtených pozměňovacích návrhů, které přišly ze Senátu.

Vláda jako předkladatel návrhu zákona byla při projednávání zastoupena panem ministrem zdravotnictví, panem doktorem Ing. Miloslavem Ludvíkem, který k pozměňujícím návrhům obsaženým v příloze usnesení číslo 62 pod body 1 až 6 a 8 zaujal kladné stanovisko a k bodu 7 vyjádřil stanovisko neutrální. Teď mi dovolte velice stručně uvést odůvodnění těchto pozměňovacích návrhů. Dosud platný zákon o léčivech neupravuje přístup správních orgánů, především Státního ústavu pro kontrolu léčiv, do základních registrů, ač je to nezbytné k tomu, aby mohl právě tento úřad řádně naplňovat svoji zákonem stanovenou povinnost. Smyslem pozměňovacího návrhu je proto napravit tento, v uvozovkách, nedostatek a doplnit do zákona ustanovení zavádějící oprávnění Státního ústavu pro kontrolu léčiv využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel, údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel a údaje z agendového informačního systému cizinců.